Výjimka by pak neměla být koncipována oproti stávající úpravě tak, že bude zcela odhlédnuto od kritéria ekonomické výhodnosti a vhodnosti, tedy kritéria nejnižší ceny.

Děkuji za pozornost.

Děkuji panu poslanci Kudelovi. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Znění i zdůvodnění máme v písemné podobě. Děkuji. Děkuji paní poslankyni Halíkové. Pan kolega Fichtner tady není, takže jeho přihláška propadá na konec.

Je to vyřízeno, tak dobře. Takže kolegové tady nebyli, takže máme konec. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo. Za prvé, kolik bylo podáno pozměňovacích návrhů a kolik je z dílny samotného ministerstva, vládních poslanců a kolik z dílny opozičních poslanců. O kvalitě toho textu svědčí to, že paní ministryně přinesla desítky pozměňováků svého ministerstva k vlastnímu textu na výbory. Když jsem se podíval na seznam jmen poslanců, kteří pojali písemně pozměňovací návrhy, které jsou v systému, tak drtivá většina je z řad vládní koalice. Já to plně respektuji, žádný problém v tom nevidím, nicméně to jasně svědčí o kvalitě toho textu. Už zase slyšíme věty typu pokud to neschválíte, Brusel nám zastaví peníze. Já už to nechci poslouchat, opravdu ne.

Opravdu si to ti bruselští byrokrati takhle šetří na nás a hážou nám klacky pod nohy? Z těch pozměňovacích návrhů chci poukázat na jeden návrh vládního poslance, který je podle mě naprosto neuvěřitelný, a pevně věřím, že paní ministryně bude první, která bude proti, a to je, že zákon nabývá účinnosti sedm dnů poté, co vyjde ve Sbírce zákonů. Tak vládě to trvalo dva roky od té doby, co tu funguje, než přišla do třetího čtení. Mým odhadem těch pozměňováků bude více než sto.

Není nikdo přihlášen do podrobné rozpravy. Paní ministryně má zájem.